Mě k tomu vystoupení evakuovalo vystoupení pana ministra vnitra minulý týden ve čtvrtek, kdy mluvil o tom, že se v minulém volebním období nedělalo nic s bojem proti dezinformacím. Já si myslím, že to není až zas tak pravda...

Prosím tedy o ztišení. Já si počkám, já mám času dost. Děkuji, pane poslanče, že budete pokračovat. Já jsem chtěl reagovat na vystoupení pana ministra.

A já bych se v tom otevřeném bodě, který určitě schválíte, rád i pana ministra na pár věcí zeptal, protože třeba současný předseda výboru pro bezpečnost a další pan Bartošek, paní Langšádlová připravili jsme sérii doporučení a byl tam poměrně obsáhlý dokument, který se odeslal jak předchozí vládě, tak stávající vládě, a myslím si, že určitě mohla vláda z toho vycházet. Já nevím, nakolik z toho vychází.

Ale myslím si, že to téma je prostě vážné a mělo by se tu otevřít, protože se o něm vůbec nemluví, a já bych chtěl, aby se mluvilo, proto s tím bodem neustále přicházím. A myslím si, že a kolegové mi to určitě v zákulisí potvrdí a určitě si nebudou vymýšlet, jako to bylo před chvilkou že jsme se tam prostě shodli napříč politickým spektrem, protože to nebylo politické téma, není to politické téma. Ale od začátku volebního období, kdy sem spolu s kolegou Nacherem chodíme takřka pravidelně a chceme ten bod zařadit, se nám to nedaří.

Já jsem na tu přihlášku psal jako bod číslo 3, ale já bych to chtěl změnit, aby to byl bod číslo 11 této schůze. Děkuji za pozornost. Takže jenom si upřesním, nikoliv bod 3, jak máte v přihlášce, ale bod 11. Děkuji.

Vláda České republiky tento materiál vzala již na vědomí, přičemž ovšem Ministerstvo vnitra přišlo se sérií konkrétních úkolů z toho vyplývajících pro jednotlivé rezorty. Ty chceme projednat na další bezpečnostní radě státu.

A poté v té chvíli, když to schválí vláda, toto chci předložit jako ucelený materiál do Poslanecké sněmovny. Sám přiznávám, že už jsem navrhoval některé úkoly v prvním jednání na vládě, vláda ovšem v té první fázi schválila pouze tu analýzu jako takovou. Já jsem to nakonec vzal na vědomí, nicméně na té podzimní bezpečnostní radě státu to bude projednáno i s konkrétními úkoly, vláda a potom Sněmovna.

Není tomu tak, nikoho nevidím.

Ještě pan předseda Výborný. Prosím.